Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky

Já jsem chtěl formálně po otevření tohoto bodu navrhnout, ať to rozhodneme.

O tom budeme hlasovat neprodleně.

Kdo je pro tento procedurální návrh? Pardon, ještě jednou.

Návrh na přerušení tohoto bodu byl zamítnut. Přistoupím k projednávání, takže to dočtu.